50.

Pan ministr spravedlnosti Robert Pelikán je na místě. Požádám pana kolegu Pletichu, aby také zaujal místo u stolku zpravodajů. Než dám panu ministrovi slovo, požádám kolegy a kolegyně o klid v jednacím sále! Já chápu, že situace je poněkud nervózní po projednání už druhého bodu dnešního jednacího dne. Tak prosím debaty, které se netýkají občanského soudního řádu, přenést do předsálí.